Nyní se chystají změny.

Chci zdůraznit, že dětský domov má tři základní funkce: výchovnou, vzdělávací a sociální, pracují zde speciální pedagogové.

A konečně poslední otázka, jak a zda probíhá diskuse s pracovníky dětských domovů. Já vám děkuji a požádám pana ministra o odpověď.

Máte slovo, pane ministře. Děkuji, pane místopředsedo.

A teď je to ve fázi, kdy je pravdou, že je to roztříštěno mezi tři resorty.

Ta péče by měla být poskytována tak, aby měla smysl, a zatím nevím o tom, že by padl nějaký návrh nějakého přesunu pod nějaké jiné ministerstvo.

Takže teď, co mám informace od paní ministryně, jsou tam nějaké teze, které nám budou přeposlány, a nad nimi bude právě probíhat odborná debata.

Děkuji vám. Pan ministr na to ještě bude reagovat. Jak je mým dobrým zvykem, rád zvu poslance do kulatých stolů, takže vaše přání už je předem splněno.

Má interpelaci na pana ministra Jana Mládka a je to interpelace ve věci prodeje majetku státu mimo veřejné dražby. Dobrý den, kolegyně a kolegové.

Na základě opatření ministra průmyslu a obchodu pana Kuby č. 13 z května 2013 se majetek údajně vyvádí z podniků v likvidaci na jiné státní podniky, u kterých podobná omezení v nakládání s majetkem nejsou, a jako nepotřebný se mimo dražbu prodává. Zákon však říká, že se má likvidovat každý podnik samostatně, nikoli prostřednictvím podniku jiného.

Vzhledem k tomu, že postup MPO je veřejně zpochybňován, žádám vás také, abyste prověřil, zda přijetím opatření č. 13 nedošlo k obcházení zákona, a zjistíteli jakékoli pochybnosti, abyste dané opatření zrušil. Dále žádám, abyste bez odkladů zajistil zpětnou důkladnou kontrolu výše uvedených procesů na MPO od data vydání opatření č. 13, a to Nejvyšším kontrolním úřadem, a následně zveřejnil výsledky včetně osob, které se tímto postupem obohatily, a osob, které se za porušení zákona mohou volat k odpovědnosti. Já vám děkuji a nyní požádám pana poslance Radima Holečka s jeho interpelací na pana ministra Roberta Pelikána. Máte slovo. Vážený pane ministře, dovoluji si vás tímto interpelovat ve věci realizace nového justičního areálu v krajském městě Ústí nad Labem.

Jistě tedy pochopíte, že na základě těchto údajů jsem nabyl oprávněného dojmu, že nový justiční areál v Ústí nad Labem se lehce pomalu, leč jistě, stává realitou.